Děkuji.

Teď máme přesně 13. srpna , čili lehce si spočítáme, že sice jsme se posunuli o čtyři měsíce, jestli počítám dobře, ale jsme rádi, že jsme chytli nejenom některé nepřesnosti, ale že jsme i zkrátili některé lhůty a zavedli tam i procesní mechanismus, který tam do té doby nebyl.

Navíc nás to reprezentuje i navenek, mimo území České republiky. Děkuji. Chci pochválit pana ministra i vládu, že tento zákon předkládá, stejně tak jako i přístup opozice, kterého si velmi cením. Děkuji, pane místopředsedo. Pokud nikoliv, rozpravu tímto končím. Pan zpravodaj?

Stanovisko zahraničního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 123, přihlášeno 151, pro bylo 127, proti nebyl nikdo. Výsledek: přijato.